Já ho samozřejmě načtu potom v podrobné rozpravě, ale dovolím si vás požádat již teď o jeho podporu, protože si myslím, že opravdu je v zájmu nás všech, abychom tento bod vyřešili rozumným způsobem. A já myslím, že toho budeme schopni.

Nyní pan ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, připraví se Tomio Okamura.

Nicméně i nadále budeme prosazovat mírové řešení palestinské otázky v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a mezinárodním právem.

Děkuji za pozornost.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Pokud se k politice kohokoli vyjádří soukromé osoby, je to jejich svaté právo a jejich věc.

A je jedno, zda ten názor vysloví v dopise, na plénu ve Sněmovně, nebo v restauraci. To, že ministr zahraničí Tomáš Petříček veřejně kritizuje izraelský plán zahájit debatu o případném připojení židovských osad k Izraeli, znamená, že se to zřejmě nelíbí ani naší vládě, jakkoli se od tohoto ostudného blábolu distancovali jak pan premiér, tak pan prezident.

To je porušováním mezinárodního práva a terorismem.

Ochrana jejich života je nad všemi preambulemi a právními texty. I v našem zákoně platí podobný princip, že ve jménu ochrany života mohu beztrestně porušit i zákon. Obhájci palestinských vrahů tady chtějí řešit problémy mezi Izraelem a Palestinci a přitom zavírají oči nad tím, že právě palestinská samospráva v loňském roce odmítla pozvání arabských zemí na konferenci v Bahrajnu o mírovém plánu.

Proto je třeba s Izraelem spolupracovat. A je to také velký dobrý příklad pro naši zemi.

Tady si pro naši obranu berme příklad.

Voda patří všem a nesmí patřit nějaké zahraniční firmě. Znárodnění vody bylo v Izraeli základem toho, že dnes mají občané nejen dost vody, ale také to, že ji mají i v poušti levnější než Češi. To, dámy a pánové, opravdu stojí za zamyšlení.

Asi stěží si představíme, že by v Izraeli černoši nebo Arabové začali rabovat a ničit sochy osobností Izraele a židovských dějin.

Jen hlupák bude v současné bezpečnostní situaci do Izraele kopat, aniž by domyslel důsledky. Ostudný nediplomatický dopis je podle našeho soudu na okamžité odvolání ministra zahraničí, který porušil všechna pravidla diplomacie a zjevně i oficiální zahraniční doktrínu české vlády, která, alespoň doufáme, je vedena v duchu dobrého vztahu s Izraelem, nikoli v duchu kolaborace s palestinskými teroristy.

Dokonce platíme členské příspěvky tam, kde jsme chtěli své členství ukončit.